Pan poslanec Petr Fiala není přítomen, tedy jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Věra Kovářová je připravena.

Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane premiére, byla bych nerada, kdyby se tady naši nástupci, ať už členové vlády, nebo poslanci, museli za pár let divit, jak je možné, že jsme si nechali utéci evropské peníze mezi prsty, a tak na tento problém upozorňuji teď, kdy je snad možné s tím ještě něco podniknout. Podle dostupných statistik, které jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise, totiž patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě a doufám, že ve shodě s vámi považuji za velký problém.

Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického pohledu optimální. Není optimální ani z politického hlediska, kdy neschopnost čerpat se může projevit negativně asi také v tom, jaké bude postavení České republiky při vyjednávání podoby kohezní politiky po roce 2020. A to bychom si, myslím, měli také velmi dobře uvědomit. Pane premiére, víte o tomto problému? Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.

Připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, mělo by se konečně veřejně vyjasnit, kdo vás vlastně zezadu řídí.